To znamená, nemá žádná pravidla, a tak jsem zvědav na to, co nám slibuje pan ministr zdravotnictví, takovou tu zlatou střední cestu, tedy že připraví transparenční zákon, ve kterém, tvrdí, budou hlavní doménou takzvané sankce. Tam bude důležité, jestli ty sankce budou skutečně účinné, protože víme, že když dám někomu sankci milion, ale on na té smlouvě získá deset milionů, tak to vůbec tomu poskytovateli nebude vadit a bude spokojen. Takže jsem zvědav, jak se povede toto. A jsem rád, že i Ministerstvo zdravotnictví alespoň tento pozměňovací návrh v podstatě podporuje či je k němu neutrální. Děkuji panu poslanci Nyklovi. A ještě se přihlásil do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom požádat o legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu, kterou jsem přednesl a kterou jsem podal elektronickým způsobem, a potom jsem vlastně ten pozměňovací návrh ještě přečetl v obecné rozpravě.

Poté co jsem podal tento pozměňovací návrh, jsem byl požádán Ministerstvem zdravotnictví, abych tuto lhůtu upravil na 30 dnů, že sice zdravotní pojišťovny jsou schopny stihnout lhůtu 15 dnů, ale 30 dnů pro ně je vyšší komfort.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane předsedající, já na margo toho, co tady řekl pan doktor Nykl. Mám jednu prosbu k nám všem, kteří budeme hlasovat, aby v případě úpravy nároku pojištění na lázeňskou péči, abychom si alespoň sami uměli odpovědět, jestli hlasujeme pro co nejefektivnější vynaložení zdrojů z veřejného zdravotního pojištění, anebo podporujeme v regionech podnikatelské subjekty podnikající v lázeňství. A já teď nechci vést diskusi o tom, jestli je to dobře, nebo špatně. Ale prosím, abychom si byli aspoň vědomi toho, co děláme, protože ty peníze jsou určeny na léčení lidí, nikoliv na podporu podnikatelských subjektů.

Paní zpravodajko, máte slovo. Přeji krásný den, vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, teď ještě před hlasováním.

Takže já se domnívám, že všichni, kteří budete případně hlasovat pro tento zákon, tak hlasujete pro pacienty a pro jejich efektivní léčbu. To se nemusíte z mého pohledu určitě obávat, že byste se proti něčemu provinili. Domnívám se, že je nutné zahlasovat nejprve o zpětvzetí návrhu pana kolegy Krákory, protože se jedná o usnesení, které bylo v rámci usnesení výboru, tak je potřeba hlasovat o tom Poslaneckou sněmovnou. Dále bychom měli hlasovat o legislativně technické opravě pana kolegy Hovorky, kterou tady načetl. V případě, že bude schváleno zpětvzetí návrhu pana kolegy Krákory, pak bude pozměňovací návrh pana kolegy Hegera pod písmenem B nehlasovatelný. Potom bychom měli hlasovat pana kolegu Hovorku, to znamená pozměňovací návrh C, a potom o celém zákonu jako o celku pokud se mnou legislativa souhlasí, ono se to trošku změnilo možná. Děkuji. Upozorňuji, že pan kolega Krákora navrhuje zpětvzetí svého návrhu, ale tento návrh byl předložen Poslanecké sněmovně jako návrh výboru.

Tedy chybí nám usnesení výboru k tomu zpětvzetí, ale myslím si, že Poslanecká sněmovna takový krok může učinit, pokud některý ze členů výboru nevystoupí proti takovému kroku, protože pak bychom museli vyčkat, asi přerušit na jednání výboru, který by se k tomu vrátil, rozhodl by hlasováním a učinil by tak.

Vidím ale pana předsedu Stanjuru.

Tak pokud na tom netrvá pan kolega Krákora, že bychom hlasovali jaksi proti o jeho zpětvzetí, tak bychom měli cestu podle jednacího řádu srozumitelnější. Pan kolega Krákora tedy bere zpět svůj návrh. Vnímám to jeho vyjádření takto, že bere zpět návrh na zpětvzetí toho pozměňovacího návrhu.

Ano, paní zpravodajko? Prosil bych ale tedy pana kolegu Krákoru, aby to řekl na mikrofon pro stenozáznam, že to zpětvzetí bere on zpět.